Mám procedurální protinávrh, a to abychom jednání o tomto bodu přerušili po ukončení podrobné rozpravy na jednu hodinu. To registruji jako protinávrh, to znamená, budeme hlasovat nejprve o návrhu pana předsedy Stanjury. Pro všechny, aby bylo jasné, o čem hlasujeme. Pan předseda Stanjura navrhuje, abychom tento bod přerušili po ukončení podrobné rozpravy, to znamená před hlasováním, a přerušili ho na jednu hodinu. Pan předseda Kováčik navrhuje tento bod přerušit ihned, a to do zítřka do 11 hodin.

Kdo je proti?

Tedy já přeruším tento bod poté, co bude ukončena podrobná rozprava. Návrh pana předsedy Kováčika je tím tedy nehlasovatelný.

Dobré ráno, děkuji za slovo. Jenom kratičkou reakci na pana poslance Schwarze. Nejsem si úplně jist, zda jeho výklad smlouvy by stoprocentně obstál.

Ano.

Děkuji, pane předsedo.

To snad každý víme. Cituji článek 3: Aby bylo co nejúčinněji dosaženo cílů této smlouvy, budou smluvní strany jednotlivě i společně stálou a účinnou svépomocí a vzájemnou výpomocí udržovat a rozvíjet svoji individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku. Článek 5: Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že dojdeli k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru. Každý takový útok a veškerá opatření učiněná v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. Ano, je. Proto otázka na umístění vojsk NATO na našem území je irelevantní, protože tato vojska tady už 15 let jsou.

Takže opravdu nevím, o čem tady již druhý den diskutujeme. Přece jenom se jedná o velmi závažnou věc a pan poslanec Seďa zde přednáší docela zásadní argumenty. Platí to zejména pro skupinku vlevo ode mě. Děkuji, pane předsedo.

Strategie řeší i ekonomický rámec zajištění bezpečnosti, a to konkrétně v odst. 8390.

Dnešní tristní stav jsem již uvedl.

Ještě chci dodat, že výdaje podle doporučení Severoatlantické aliance by měly mít následující strukturu: mandatorní, chceteli osobní, výdaje do 50 %, ostatní běžné výdaje do 30 % a investice, investiční výdaje, zbylých 20 %. To znamená minimálně 20 %.

Tady chci ještě upozornit na jednu věc, že podle výroční zprávy generálního tajemníka NATO výdaje na investice v rámci Armády ČR byly kolem 9 %, protože ten zbytek jsou dotace z NATO. Tohle je výsledek opět sedmi let pravicových vlád. Zodpovědnost za současný stav leží zejména na nich a na vás, kolegové z pravé části politického spektra. Děkuji za pozornost. Nyní zde mám faktickou poznámku pana poslance Novotného. Hlásil se pan poslanec Foldyna, ale toho nevidím. S faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda.